No, jako první je návrh pana poslance Michálka.

Ano, pana poslance Michálka.

Návrh byl přijat. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegyně Nevludové pod číslem 6740.

Pane ministře?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministra?

Děkuji za slovo. Já to jenom vysvětlím. Na začátku se hlasovalo legislativně technický návrh, je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, ten byl přijat. A teď budeme hlasovat ten samotný pozměňovací návrh, tu druhou část, kterou předložil pan kolega Luzar.

Takže stanovisko ministra? Pak si rozumíme a pro nadbytečnost je mé stanovisko negativní.